A proč ten návrh pokládám za pokrytecký?

Je to jejich názor. Já bych je k tomu nenutil.

Nevidím v tom žádný problém. A jak z toho ven, když jsme říkali, že ta kumulace nebude, a teď ji reálně máme? Nechci hodnotit, který přístup je lepší, nebo horší.

Ne proti kumulaci funkcí. A směřuje to na tu závist.

Proto si myslím, že ten návrh si zaslouží zamítnout. Já sám říkám, že nevím, jak bych hlasoval.

Tento argument je bezesporu pravdivý. Na druhé straně je argument, že ve Sněmovně či v Senátu děláte celostátní politiku. Je to naprosto legitimní, vůbec nezáleží na politické příslušnosti, abychom si rozuměli, že tu debatu nevedu z pozice koalice versus opozice, resp. v mém případě opozice vůči koalici. Takže máme dobré důvody pro to, aby to bylo.

Abychom naplnili literu zákona, než rozhodne Ústavní soud pak se k tomu dostanu, jak rozhodl Ústavní soud tak jsme to podle zákona předložili zastupitelstvu, návrh na odvolání těch radních. A v zastupitelstvu byl jeden hlas pro odvolání. Následně Ústavní soud tento zákon zrušil s argumentem, že mění pravidla hry uprostřed volebního období. A tento návrh dělá to samé. Navíc bude docházet k absurdní situaci, pokud by zákon prošel v této verzi, že uvolněný starosta, který je současně poslanec či senátor, bude mít ze zákona nižší plat než neuvolněný starosta či hejtman nebo místostarosta. To je přece absurdní.

Už se jednou sešli, rozhodli, zda ten člověk je uvolněný, nebo není uvolněný. A v případě neuvolnění rozhodli o výši odměny, kdy zákon opravdu stanovuje pouze horní hranici a není to taxativně jako v případě uvolněných. To jsou podle mě pádné důvody pro to, abychom ten zákon neschválili. A pokud se chceme bavit vážně o zamezení kumulací funkcí, my jsme na tu politickou debatu připraveni s tím, že dopředu neříkáme, že budeme pro, nebo proti. Vzpomeňme si, když se vrátím na půdu Poslanecké sněmovny, když naši předchůdci v roce 2009 rozhodli ústavním zákonem o zkrácení volebního období. Nevím, kolik z vás tady sedělo, já ne. Přesto to Ústavní soud zrušil s tím, že se během volebního období změnila pravidla hry.

Tak já jsem chtěl do té debaty přinést i tento prvek. A myslím si, že minimum, pokud se chceme zachovat slušně k našim kolegům a kolegyním, je odsunout účinnost zákona po skončení jejich volebních období.

Protože my jsme se rozhodli, resp. paní předkladatelka a její kolegyně a kolegové se rozhodli, že oni to budou diktovat. Navíc, já se omlouvám, zrovna tady u paní předkladatelky je typický konflikt zájmů.

Taky hájí své zájmy. Možná jiné než mí kolegové, že mají jiný pohled, ale taky je ve střetu zájmů, protože na ni osobně se ten zákon bude vztahovat.

Ona i všichni ostatní, ať nejsem osobní.

Prosím, máte slovo. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, už to tady zaznělo. Všichni, všichni poslanci, kteří mají jinou funkci, mohou tu funkci vykonávat jako neuvolnění, kdy se stanovuje výše odměny. Ta výše odměny může být i nula. Tak to klidně udělejte na nejbližším zasedání zastupitelstva! Už jste to mohli udělat před pěti lety. Neděláte to, kumulujete funkce a děláme tady šaškárny, jestli si zvýšíme platy, nebo jestli ty naše platy poskočí o pět nebo o deset tisíc, a přitom spousta z vás bere další desetitisíce.

Klidně to udělejte! A dělat tady zákony, které jsou absolutně zbytečné, protože se té odměny můžete vzdát a ta odměna zůstane v rozpočtu buď kraje, nebo v rozpočtu obce, ta možnost prostě tady je. Tak to udělejte! Je to velmi jednoduché, velmi primitivní.